To jsou naše cíle.

A pokud bych to měřil pouze na připravené peníze v následujících dvou letech, tak my míříme zhruba na 21 miliard, které by mohly jít tímto směrem, kdy polovice z toho jsou investice soukromého segmentu v této věci. Já bych možná zde chtěl poděkovat ještě Svazu měst a obcí.

A ta celková absorpční kapacita, respektive ten potenciál do roku 2025, je zhruba za 90 miliard, což si myslím, že je poměrně ukázka toho, že o výstavbu dostupného nájemního bydlení a posílení obecních fondů je zájem, a já věřím, že tato vláda na to bude mít odpověď a tuto potřebnou změnu podpoří. Děkuji. Nyní je přihlášena s přednostním právem paní místopředsedkyně Dostálová. Já vám moc děkuji, paní předsedkyně, za slovo a předem se velmi omlouvám panu ministrovi, protože jsem si vědoma toho, že jsme trošku mimo téma, a proto bych moc ráda vyzvala a schválně jsem to neudělala faktickou poznámkou, protože na to jenom dvě minuty pane ministře, my jsme si slíbili, dělali jsme jeden kulatý stůl, řekli jsme si, že ho zopakujeme a možná by stálo za to opravdu ten kulatý stůl udělat znovu, pobavit se tam o těch věcech, protože spoustu věcí, o kterých vy jste tady mluvil, je možné i podchytit v té legislativě, ale zatím to tam takto není.

Ty peníze jsou z Národního plánu obnovy, zatím notifikovány nejsou.

Já jenom ještě jednu poznámku. Já jsem nikdy neřekla, že za bydlení může tato vláda. Já jsem jenom polemizovala s tím, že vláda nedělá dost pro to, že se opravdu nacházíme ve velké krizi bydlení, a že spíše hází klacky pod nohy. A jmenovala jsem to tady, byť samozřejmě mně pak pan ministr řekl, že za drahé hypotéky nemůže úplně vláda, ale že to je nástroj národní banky, s čímž samozřejmě souhlasím. Takže nějaká možnost, jak pomoci mladým lidem, by tady určitě byla. Dáváte sankci za splacení hypotéky, zrušíte stavební spoření, stavební zákon, byť se upravil, ale je nefunkční, bude funkční až od července příštího roku.

Já jsem strašně ráda, že jste prozřel, že opravdu bydlení není jenom o sociálním, ale o dostupném.

A vy moc dobře víte, že my jsme předložili jak zákon o sociálním bydlení, ale dali jsme tam povinnost 5 % pro obce, což bylo nepřijatelné, pak jsme rychle udělali právě program Výstavba, abychom nějakým způsobem mohli točit ty peníze. Pak se připravil další zákon o dostupném bydlení, ten už byl po prvním čtení v minulém volebním období tady ve Sněmovně. Měli jsme tam ale i ten princip neziskových společností. Pojďme, prosím, toto řešit na kulatém stole, pojďme se zapojit koalice, opozice do tvorby i tohoto zákona, já myslím, že to dobře dopadne.

Já děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře pro místní rozvoj, já bych jenom chtěla říct, že já prostě vidím, že vy resort Ministerstva pro místní rozvoj absolutně nezvládáte. Myslím si, že je to taky tím, že jste nikdy nebyl v pozici žádného komunálního politika, jenom jste v minulém funkčním období vedl jako předseda výbor pro veřejnou správu, tam jsem měla možnost být i místopředsedkyně, takže jsem viděla, jakým způsobem jste to vedl. A já musím říct, že já opravdu s úsměvem musím říct, že vy máte několik politických náměstků, jeden z nich je pan Sršeň, který je zároveň v předsednictvu Sdružení místních samospráv, a Sdružení místních samospráv dalo zásadní připomínku, že by se měly konkretizovat dotační tituly a úspory, které tedy budou v té částce 54 miliard. Člověk, který sedí na Ministerstvu pro místní rozvoj jako politický náměstek a zároveň je ve vedení Sdružení místních samospráv, tak jak vůbec může takovouto zásadní připomínku dát? A ohledně nájemního bydlení a toho, co už vám tady řekla paní bývalá a velmi šikovná ministryně pro místní rozvoj, tak já chci říct, že mě velmi překvapilo, s čím jste přišel asi před týdnem, že nájemní smlouva na jeden rok dvakrát a dost.

Ale já si myslím, že tady máme nějaký občanský zákoník, a že i když máte dneska smlouvu na dobu určitou, tak vám přece nájemce může dát výpověď podle občanského zákoníku, i když jste tam popřípadě rok. Takže já si myslím, že vaše nápady jsou úplně mimo, a myslím si, že je to asi tím, že nemáte zkušenosti. Nyní se hlásí s faktickou poznámkou pan ministr Bartoš.